Děkuji, pane předsedající. Takže kdybych se dopustil toho, co mám na jazyku, tak bych sám sebe musel ostře kritizovat.

To, co jste tady v trapné zkratce sdělil, že můj pozměňovací návrh, jak byl předložen, je protiústavní, tak vás chci ujistit, že když jsem tento pozměňovací návrh předkládal do hospodářského výboru, tak jsem ho předkládal na základě analýzy, která potvrdí, že není protiústavní. A dál tento návrh pokračoval do dalšího výboru, kde v životním prostředí byl přijat. Takže prosím hovořte přesně. Děkuji. Tady je další faktická poznámka kolegy Jana Zahradníka. Prosím sněmovnu o klid. Máte slovo.

Ale nebyly to odpady, byly to materiály na technické zabezpečení skládky.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegům, kteří tady hovořili. O tom může ve finále rozhodnout jedině Ústavní soud. Ale k tomu, co říkal pan kolega Zahradník, tak jenom jednu poznámku.

Já myslím, že každý, kdo jaksi dokáže uvažovat, tak asi není 9 % odpadu a 91 % toho, co by zajišťovalo to technické zabezpečení skládky. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.

Prosím, pane ministře, vaše závěrečné slovo.

Já jsem přesvědčen, a já už jsem to říkal několikrát v těch svých úvodních slovech, že je to jeden z nejvíc diskutovaných zákonů, nebo nových zákonů, nebo novel, které tady vůbec tou Sněmovnou za poslední léta proběhly. A nejenom diskutovaný tady nebo v Senátu, ale samozřejmě diskutovaný i na desítkách, nebo dokonce stovkách seminářů, které proběhly po celé České republice, které byly organizovány ať už ministerstvem, nebo dalšími subjekty, a do kterých byly samozřejmě zvány i obce a diskutovaly i obce. Jinými slovy my jsme o tom mnohokrát mluvili se Svazem měst a obcí, se Sdružením místních samospráv a dalšími. Já jsem říkal, že ten výsledný návrh je určitým kompromisem. A pro mě to není sprosté slovo.

A znovu, a to je pro mě hrozně významné, chci vás ujistit, že jako Ministerstvo životního prostředí právě proto, že si uvědomujeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká, jsme za prvé tam dali přechodná ustanovení, která v řadě případů umožňují, aby například obce vybíraly úhradu za komunální odpady od občanů na základě stávajících obecně závazných vyhlášek, nebo provozovatelé zařízení mohou i nadále provozovat podle povolení vydaných podle stávajících podmínek a další a další přechodná ustanovení, a že pomůžeme každému, kdo o to požádá, a budeme metodickými pokyny prostě samozřejmě všechny vést tak, aby ta velká změna, která nastane, proběhla co nejvíc hladce.

Děkuji vám.

Prosím, pane senátore.

Ještě vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.